Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zbytek si poznačím později.

Snad nám vládní většina tyto pro občany pozitivní návrhy odsouhlasí.

Takže náš pozměňovací návrh ještě v podrobné rozpravě představí naše poslankyně Lucie Šafránková a doufám, že tady projde taková varianta, která pomůže co nejvíc lidem. Já vám děkuji i za dodržení času navzdory tomu, že máte přednostní právo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi jenom zkráceně stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Dnes na výboru pro sociální politiku jsme načetli dva pozměňující návrhy. Ten jeden byl pouze legislativně technický a chtěl bych, aby nejenom paní ministryně, ale všichni zde přítomní ho vnímali jako akt dobré vůle, protože jsme požádali naše právníky, se kterými spolupracujeme, aby se na ten vládní návrh podívali a případně odstranili některé legislativně technické chyby, které my tam vidíme. Bohužel jsem viděl, že o tento akt dobré vůle nebyl ani na výboru pro sociální politiku zájem, a proto jsem ho následně nenačítal do systému. Jeho snahou je pouze změnit dva klíčové parametry tzv. ošetřovného. Ten první parametr, který navrhujeme, se týká věku dítěte.

Proč věk 15 let?

I samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí si v určitém okamžiku dovedlo představit vyplácení těch 80 %. My jsme toho názoru, že ta situace už nyní je v některých oblastech velmi kritická, a z toho důvodu bychom se přikláněli, aby vyměřovací základ byl na rozdíl od toho vládního návrhu navýšen na 80 %. Děkuji za pozornost. Se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Chtěla bych se zeptat, po jak dlouhé době by k tomu právě ministerstvo přistoupilo.

Takže to bych se chtěla zeptat, protože předpokládám, že bohužel projdou návrhy pouze ty, které prošly ve výboru pro sociální politiku, což tento návrh nebyl. Chtěla bych ještě jednou poděkovat i těm, kteří předkládají pozměňovací návrhy, ke kterým jsme se připojovali, ať už se týkají možnosti vystřídání se rodičů.

A poslední věc.

Jinak samozřejmě podporujeme, aby rodiče dostávali tuto dávku mnohem dřív, než bývá obvyklé.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Začal bych tím, že si musíme uvědomit, že především spotřeba domácností z 60 % táhne ekonomiku České republiky, a proto pokud podtrhneme, byť u části domácností, příjmy, tak jim pomáháme spouštět kolotoč krize, která bude mít hlubší dopady, než by musela mít.